Tak děkuji. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty. Jenom krátká prosba.

Na druhou stranu tady v tom projevu zaznělo, že je zpochybňováno oprávnění Unie státních zástupců vyjadřovat se k takto zásadní změně zákona o státním zastupitelství. Unie státních zástupců podle toho, co jsem si našel na internetu, je také dobrovolný stavovský a soukromý spolek. A samozřejmě se jako každá jiná soukromá instituce může vyjadřovat k takto důležitým záležitostem veřejného zájmu. Myslím si, že tato část projevu odpovídala spíše právní úpravě, která platila před třiceti lety. Takže pan poslanec Grospič a připraví se pan poslanec Pražák. Prosím, vaše dvě minuty.

Ale já jsem nezpochybnil vyjádření Unie státních zástupců k novelizaci zákona o státním zastupitelství. Já jsem zpochybnil právoplatnost jejich vyjadřování k průběhu trestního stíhání a zastavení trestního stíhání Andreje Babiše a k výrokům směřujícím na kompatibilitu úřadu, zastávání úřadu prezidenta.

Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy, proto se rozhlédnu po sále, zdali je nějaký zájem ještě vystoupit.

Pan poslanec Výborný nemáte zájem. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já zagonguji. Takže prosím zpravodaje garančního výboru pana poslance Marka Výborného, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vládo, dámy a pánové, ta procedura nebude nijak složitá.

A1 až A3, a to společně jedním hlasováním. Následně pozměňovací návrh B. Pokud bude pozměňovací návrh pod písm. B schválen, stává se nehlasovatelným pozměňovací návrh A4. A následně návrh zákona jako celek. Žádné legislativně technické další návrhy nebyly zaznamenány, čili není potřeba o nich hlasovat v bodě jedna. Děkuji. Takže já dám hlasovat o proceduře.

Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. Nyní budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích A1 až A3, tak jak je přijal na svém zasedání 3. dubna garanční ústavněprávní výbor. Jenom pro upřesnění, jedná se o tři pozměňovací návrhy. Jednak tedy, že pro účely zákona o základních registrech se zřizovaný Úřad evropského veřejného žalobce považuje za orgán veřejné moci. Dále o způsobilosti státního zástupce vykonávat svou funkci.

Takže pan poslanec je schopen hlasovat z jiného místa, chápu to dobře?

Vyžádali si patnáct minut.